Takže očekáváme ve velice dohledné době, že budeme mít přes sto smluv o zamezení dvojímu zdanění, ale tady, jak jsem řekla a jak všichni chápeme, prostě smlouvu není možné přijmout, proto se šlo cestou zákona. Tak to byla paní ministryně.

Nyní tady mám dvě faktické poznámky. Takže pane zpravodaji, přestože máte přednostní právo, tak faktické poznámky mají přednost. Dobře, tak pan poslanec Luzar, prosím. Já bych chtěl poděkovat paní ministryni za odpověď. Nechci to zdržovat, samozřejmě v rámci klasických tří čtení, jelikož je to tedy zákon a není to mezinárodní smlouva, se k tomu bude moci, předpokládám, hospodářský výbor vyjádřit a zabývat se touto problematikou. Chci pouze upozornit, že opravdu ta obchodní bilance je silně v náš neprospěch podle těch čísel, která jste tady řekla, a toho masivního investičního fungování Tchajwanu na českém území, a z tohoto pohledu ta má obava není úplně rozptýlená. Čili z tohoto pohledu bych k tomu přistupoval, zvlášť když se jedná o to teritorium, které je problematické.

Děkuji.

Nyní do obecné rozpravy pan poslanec Daniel Pawlas, zatím poslední přihlášený. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych měl dotaz prostřednictvím vás, pane předsedající, na pana ministra zahraničních věcí, zda existuje nějaká analýza případných rizik této smlouvy, resp. zákona, který tady chceme schválit, ve vztahu k Čínské lidové republice.

A my chceme právě podpořit český export do Číny. Takže bych se chtěl zeptat prostřednictvím pana předsedajícího pana ministra zahraničí, zda je nějaká analýza případných rizik a zda by mi mohl na toto odpovědět. Děkuji vám.

Jedná se o spolupráci v oblasti ekonomické, ekonomických vztahů, vědecké spolupráce, kulturní spolupráce, školství. A toto je něco, co i Čínská lidová republika vždy respektovala a my postupujeme stejně, jako postupují členské státy Evropské unie.

Děkuji.

Já jsem přesvědčen, že s Tchajwanem máme mnoho společného ať už v oblasti kybernetické bezpečnosti, nebo obchodu a je třeba jej vnímat jako partnera České republiky a odstraňovat překážky, které brání vzájemné komunikaci a obchodu. Děkuji a rozhlédnu se po sále, zdali mám nějakého dalšího zájemce do obecné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Nemáte zájem, po obecné rozpravě nemáte zájem.

Takže nejprve se rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru jako výboru garančnímu.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Výsledek byl přijat.

Dále se tedy ptám, zdali je tady nějaký návrh přikázání dalšímu výboru či výborům.